Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane ministře a hlavně vážená paní ministryně, děkuji vám, že jste tady a vyslechnete si můj projev.

Tak já vám řeknu, o co všechno přijdete.

Nebudete o tom nic vědět. Jenom tady řeknu, že pro fúzní energetiku bude třeba lithium, Takže to máme v Krušných horách. To je celkem dobrá zpráva.

Mimochodem se tam nacházejí prvky vzácných zemin, které jsou v současné době nedostatkové. Takže mám nové téma, budu hovořit o novém tématu. Nástup nastal během tohoto a minulého roku. Možná jste si toho všimli, vy, kteří používáte sociální sítě, tak jste si všimli toho, že za prvé Facebook je schopen vám podstrkávat velice sofistikovaně věcí, které vás zajímají a které vás udrží, udrží vaši pozornost sledováním různých nesmyslů, kdy ztrácíte čas, který nemůžete věnovat jiným produktivním činnostem. Další věc, která se nesmírně vylepšila, tak jsou překlady.

Teď se budu věnovat tomuto fenoménu, který bohužel s sebou nese i mnohá negativa, a ta negativa nejsou moc reflektována. Mluví se jenom o pozitivech a my jako zákonodárci bychom měli reflektovat hlavně ta negativa, protože vývoj je nesmírně rychlý v tomto směru a my ho musíme zachytit. Rozvoj a spojení systému umělé inteligence a sociálních sítí digitálních platforem ukázaly cestu, jak nakrmit hydru, která nás bude kontrolovat a manipulovat směrem, který bude výhodný pro vlastníka dat a umělé inteligence a dá mu neuvěřitelnou moc. Všechno, všechny informace, které jim dáme k dispozici. Ale my nevíme o nich nic.

A budou tvrdit, že to dělají v našem nejvlastnějším zájmu, že ta data potřebují, aby mohli efektivně řídit společnost. Já jsem se jako zpravodaj evropského výboru, výboru pro evropské záležitosti, dostal k dokumentu, návrhu nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data.

A řeknete, že jste to vy nebo nějací vaši kamarádi. Ono to není jenom zábavné.

Já jsem tady zmínil ty překlady. Další věc, kde nastal ohromný pokrok, je převod textu na mluvené slovo a opačně.

Zase, může to mít velmi příznivé využití.

Já bych varoval před tím... abychom si uvědomili, musíme si uvědomit, že pokud bude pokračovat tento vývoj, tak se můžeme dopracovat k nějaké společnosti dohledu, ke kterému právě směřujeme shromažďováním a využíváním dat o jednotlivcích populací, která může znamenat totální kontrolu nad každým člověkem zapojeným do tohoto systému. A vše se to bude odehrávat pro naše dobro.

Další věc, kterou jsem chtěl zmínit, že může vést používání těchto technologií k manipulaci s naším myšlením, a to na základě znalosti algoritmu chování a jednání, jak nás jako jednotlivců, tak skupin obyvatel.

Kdo bude ovládat data o nás, bude ovládat i naše myšlení skrze algoritmy umělé inteligence, aniž bychom o tom věděli.